A protože pana poslance nevidím, prosím, aby padl návrh na jiného zpravodaje ze zdravotního výboru.

Dávám hlasovat o změně zpravodaje. Za pana poslance Svobodu paní poslankyně Němečková. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti? Hlasování číslo 41, přihlášeno 148 poslankyň a poslanců, pro 111, proti nikdo. Paní zpravodajko, prosím. Dobrý den, vážené dámy a pánové, vážená paní předsedající.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní zpravodajce za zprávu zpravodaje a nyní otevírám obecnou rozpravu k tomuto projednávanému bodu. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy? Nikdo není přihlášen. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Nyní bychom měli rozhodnout o pokračování. Rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování v projednávání tohoto návrhu.